Já se strašně omlouvám, ale znovu vás musím hnát zpátky. Dobře, jestli Sněmovna nemá námitku, tak panu poslanci nefungovalo hlasovací zařízení a zpochybňuje hlasování pro nefunkčnost hlasovacího zařízení, což se dle jednacího řádu dá uznat. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Jandáka. Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Jandáka, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zasunovat pomalu. Ano, podařilo se zasunout, výborně. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající, já jsem zasunul pomalu, ale nesvítím.

Prosím, má ještě někdo problém s hlasovacím zařízením? Není tomu tak. Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.